Děkuji. Tak teď si mohu vybrat mezi přednostním právem pana ministra... Já jsem zapomněl odpovědět jednu důležitou otázku, která tady padla. Protože asi v souvislosti s tím, že nový nastupující prezident Trump slibuje, že celá NAFTA by měla být nějaký způsobem přetvořena, nebo že by chtěl otevřít znovu tu smlouvu a upravit ji, aby byla výhodnější pro Spojené státy americké. Tak se pokusím odpovědět nejlépe, jak jsem schopen, na otázku, co to znamená pro tuhle smlouvu, nebo blížící se smlouvu, to už zase spíš mluvíme o CETA než o téhle smlouvě, kterou projednáváme.

Pokud vytváříme takové typy smluv, tak vlastně my vytváříme pouze právní rámec. Platformu, kterou mohou podnikatelé využít.

To je jejich rozhodnutí. Pokud ta NAFTA bude výhodnější, tak budou využívat NAFTA, nebudou využívat CETA. Takže to je něco, co vlastně bude souviset právě s tím, jak která platforma pro ně bude obchodně výhodná a jak bude pro ně přitažlivá. Pokud pan prezident Trump nějakým způsobem bude upravovat podobu smlouvy NAFTA, tak to je dost těžké teď odhadovat, co to bude znamenat. Jestli ta úprava bude znamenat, že smlouva NAFTA bude třeba pro Kanadu méně, pro kanadské podnikatele méně tím pádem zajímavá, tak to může znamenat otevřený prostor pro evropské zboží ještě větší. Ale já v této chvíli opravdu nevím, jak se toto bude dít. Jakým způsobem, jestli NAFTA bude otevřena, jaké budou ty úpravy, jak to dopadne na to, že budou tuhle právní platformu vnímat kanadští podnikatelé jako výhodnou, nebo ne. Takže na to se těžko odpovídá a ani vám nedokážu říci, jak takový proces znovuotevření smlouvy NAFTA může být dlouhý. Nechtěl bych na to čekat, protože to není jednoduchá věc, něco naprosto ani netypického. Takže to může být dlouhá věc. Proto si myslím, že se tady těžko prognózuje, jestli se to vůbec povede, jestli americký Kongres to bude akceptovat, tuto představu nového prezidenta Spojených států. Jaké ty úpravy budou a jestli to eventuálně povede k tomu, že ta NAFTA bude méně přitažlivá a že se vytvoří daleko větší prostor pro evropské zboží. To je asi tento typ úvah, které si tady lze dovolit, ale jejichž konec nebo výsledek se dá těžko odhadnout. Ale myslím si, že i z toho, co říkám, plyne, že je dobré zase nečekat, ale spíš dělat kroky, které vytvoří prostor pro obchod. Takže mně připadá, že i s těmi avizovanými nebo možnými změnami NAFTA se nám stále vyplatí vytvářet co nejlepší právní rámec pro výměnu zboží mezi Kanadou a Spojenými státy, protože to pro nás může být, když se to podaří, výhodné. Pro Českou republiku by to výhodné rozhodně bylo.

Takže eviduji přednostní právo pana kolegy Lanka, které jsem ohlásil.

Děkuji s omluvou kolegovi Lankovi, vaším prostřednictvím.

To za prvé.

Takže tendenci paní zpravodajky interpretovat tu smlouvu málem jako vypovězení obchodní války mezi českými firmami a kanadskými firmami považuju za naprosto neadekvátní. Na druhou stranu je důležité si říct, že některé aspekty této smlouvy se týkají jevů, které jsou zcela v kompetenci České republiky jako členské země, a nikoliv kompetenci Evropské unie. To znamená, to předprojednání před Evropským parlamentem má svoji velkou logiku, a paní zpravodajka by měla znát rozdělení kompetencí mezi členským státem a Evropskou unií. A poslední. Já jsem zaznamenal poznámky zejména v souvislosti s migrací a ochranou hranic, jak je ta Evropská unie tupá a neschopná, ačkoliv za poslední rok udělala obrovské množství práce. Dobře, tak tady máme možnost předvést před Evropským parlamentem, co v této oblasti dokážeme my. To znamená, to nastavení se mi zdá velmi dobré a je potřeba jenom na tom odvést práci a neinterpretovat to tak, že obchodní smlouva mezi Unií a Kanadou je cosi jako těsně před vypuknutím transatlantické války. Nyní pan kolega Lank. Děkuji za slovo, budu velice stručný. Víte, ony věci se dají dělat buď rychle, anebo dobře.

Pane zastupující předsedo, mohu požádat o kratší čas do 12 hodin?